Proto také naše stanovisko klubu hnutí ANO je, že budeme buď hlasovat pro zamítnutí toho zákona, a v případě, že neprojde víme také, co je 108 proti 92 tak ty pozměňovací návrhy, které jsou tam postupně načteny, tak aspoň zmírňují to, co se znova otevře.

Cizinec, který tady chce legálně pobývat a chce být legálně pojištěn, tak prostě má nějaké nároky, má nějaké jistoty, že když se mu něco stane, že bude řádně ošetřen, že všechny ty úhrady budou vypořádány.

Děkuji, pane poslanče.

Některé se odkládají. Myslím si, že za každou cenu v rámci konkurenceschopnosti tohle pustit je tady špatně a že je dobré to dosavadní řešení, které máme.

Protože ekonomika těch zdravotnických zařízení, kdy potom nabíhají až milionové dluhy, může být skutečně pro zdravotnictví likvidační. Děkuji. Další faktická, zatím poslední, paní poslankyně Mádlová. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěla doplnit jenom svoje kolegy, protože se v rezortu zdravotnictví pohybuji více než třicet let a samozřejmě i o těchto nedobytných pohledávkách vím také ze svého pracovního angažmá. Pane senátore, vy přece musíte vědět, že ty pohledávky jsou nedobytné a jsou často ve vysokých částkách.

A pokud jste jako senátor, nebo jako bývalý ředitel velké nemocnice tyto pohledávky neměl, tak jste měl velké štěstí. Možná jste byli jedna z mála nemocnic. Ale jinak prostě ty pohledávky byly.

Takže i já bych se přimlouvala, aby ty rozumné pozměňovací návrhy byly odsouhlaseny. Děkuji. Ještě poznámka.

Samozřejmě také jsme měli nedobytné pohledávky a vždy to bylo po těch pacientech, kteří nebyli vůbec pojištěni.

Proto je tam ten registr, aby i cizinecká policie a samozřejmě ti další, co jsem říkal, věděli, zda je pojištěn. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil k tomu, co tady probíhalo v prvním, druhém čtení a samozřejmě několikrát na zdravotním výboru. Odstraňujeme monopol.

Jedna věc je, že stížnost je, že omezujeme trh s cestovním zdravotním pojištěním, což není tak docela pravda, protože cestovní zdravotní pojištění může poskytnout jakákoliv pojišťovna v České republice, ale i v Evropské unii, případně i mimo Evropskou unii, a to základní cestovní pojištění, které se týká opravdu cestování, tak je v podstatě neodkladná péče a v případě smrti repatriace.